Dále se omlouvají páni poslanci Schwarz a Vozka z osobních důvodů. Také oznamuji, že pan poslanec Jiří Holeček má náhradní kartu číslo 1. Pan ministr průmyslu a obchodu se omlouvá z pracovních důvodů od 10 hodin. Já tady mám první přihlášku ke změně pořadu schůze.

Mám tady ale žádost k návrhu na změnu schváleného pořadu. Pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení členové vlády, dobré dopoledne. Je to trochu s předstihem na příští týden, abychom se stihli připravit. Prosba se týká všech volebních bodů, které jsou naplánovány na tuto schůzi. Důležité je i pořadí.

Děkuji panu předsedovi volebního výboru. Dále se žádostí o změnu schváleného pořadu hlásí paní poslankyně Kristýna Zelienková. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhla pevné zařazení bodu schůze číslo 25, sněmovní tisk 118, novela zákona o pojištění provozu motorových vozidel, na úterý 23. 9. jako šestý bod pořadu schůze. Děkuji paní poslankyni. Předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si také dovolím navrhnout jednu změnu k pořadu schůze, konkrétně abychom dnes zařadili pevně sněmovní tisk 200, který se týká smlouvy o obchodu se zbraněmi. Navrhuji zařadit jej za bod 153 pevně.

Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji.

O těchto návrzích, pokud nikdo nemá další a jiný návrh, dám hlasovat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Tam je jenom problém, paní poslankyně, že na úterý máme pevně zařazených osm bodů, takže to může být první bod po těch pevně zařazených osmi bodech? Musí, jinak je to nehlasovatelné.

Kdo je proti?